Odborníci říkají, že je potřeba zdanění hazardu odstupňovat. A když se podíváte do návrhu zákona, tak co zjistíte?

A já se tedy musím ptát, mě ten argument, paní ministryně, mě to trochu tedy mrzelo. Protože já nechci používat ten argument, že to mohlo být i tak u vlády trochu a Ministerstva financí.

To za prvé. Odborníci říkají, že to je jedna z největších chyb, které Ministerstvo financí v rámci daňového balíčku provedlo.

A možná jenom taková poznámka kolik je závislých na pokeru a kolik je závislých na automatech.

Asi nebudu komentovat zdražení alkoholu.

Kromě jiného vláda ještě tahá peníze z kapes daňových poplatníků v podobě zdanění domácích kotelen.

A náhle během... zase během hry se mění pravidla. A to je nesprávné. Vážené dámy, vážení pánové, prosím vás o podporu našich pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

Nyní na faktickou poznámku se přihlásil pan poslanec Patrik Nacher. Pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo.

Já tedy budu reagovat, a omlouvám se paní poslankyni, já jsem jinak obecně tichý poslanec, skoro za tou lavicí nejsem vidět, ale mě zaujala ta věta, kterou paní poslankyně předřečnice sdělila při obhajobě pojišťoven.

Já se rád nechám poučit. Na faktickou poznámku se hlásí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo. Vaše dvě minuty. Pane poslanče, teď už vím, co jste měl na mysli. Samozřejmě že ten výrok o tom spoření nebyl správný.